Děkujeme všem kolegům za debatu a za názory, které přinesli do Sněmovny, a budu ráda, pokud své poznatky budou dál předávat mně jako zpravodajce nebo kolegyni Zelienkové nebo předkladatelům a budou pokračovat v práci na dané legislativě s Ministerstvem financí a s ostatními dotčenými orgány. Děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce. Děkuji za slovo.

Budiž. Nechci je úplně opakovat.

Bohužel tady paní poslankyni nevidím, asi je omluvená. Pokud existuje, co nám vlastně to stanovisko říká. Já trvám na svém názoru, že pokud přijmeme tuto novelu zákona, tak je to ve prospěch černých pasažérů a neplatičů a v neprospěch těch poctivých. Já za sebe musím říct, že to tak podle mého názoru je, že vydělají na tom neplatiči a černí pasažéři a nakonec to zaplatí ti poctiví, kteří své povinnosti plní. Ale nechci opakovat rozpravu. Pokud ne, že bychom požádali třeba paní zpravodajka nebo zástupce předkladatelů Parlamentní institut či sněmovní legislativu, aby prověřili obavu, že ta přechodná ustanovení jsou v rozporu s platným právním řádem. Současně chci říct, tady se už týdny debatuje tzv. skandinávský model, který podle mého názoru, nejen mého, je lepší a spravedlivější, zejména vůči těm poctivým, kteří platí zákonné pojištění.

Já jsem o tom mluvil včera. My schvalujeme novelu a současně říkáme už pracujeme na další novele. Mně to přijde nerozumné. Navíc řízení, která do dneška běží, poběží podle tohoto stávajícího zákona, ta se nezmění přijetím této novely, to by byla retroaktivita.

Chápu to jako procedurální návrh, pane předsedo. Takže v tom případě nepřipustím rozpravu a budeme o tom hlasovat. Ani faktickou nepřipustím, protože nelze v této fázi. Ani přednostní právo. O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Takže já přivolám všechny kolegy. Ano, odhlásím vás všechny, prosím o novou registraci.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. A já tedy zařídím i příslušné stanovisko. Tím jsme se vypořádali částečně s tímto bodem, protože byl přerušen, a budeme pokračovat bodem 61. Bod 6 a bod 7 nelze projednat, protože zde nejsou předkladatelé.

Takže bohužel ani bod 6 ani bod 7 nemůžeme projednat, a budeme tedy poté pokračovat bodem 8.